Pro úspěšnou transpozici směrnice RED II si nechalo Ministerstvo životního prostředí zpracovat od TA ČR Strategii optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě do roku 2030. Zpracovatelem strategie byla Vysoká škola chemickotechnologická v Praze.

Takže si to shrneme.

Co to je individuální přístup poplatníka? Nerozumím tomu.

Takže bych od vás ráda slyšela nějakou reakci a jsem připravena na odbornou debatu.

Já se pokusím odpovědět na dotazy, které zazněly v předchozích dvou vystoupeních. Proč je to v jednom balíku? Protože to je komplexní reakce vlády na zvyšující se ceny paliv. Je to v jednom zákoně.

Je to pravda, nic se na tom nezměnilo. Tak to prostě bude.

Jsme schopni to velmi dobře odlišit a jsme schopni do celkové bilance České republiky zahrnout i neveřejné dobíjecí stanice a tím i přispět k tomu výpočtu, jak plníme emisní cíle.

Těch možností, jak plnit cíle ustanovené zákonem, je několik.

Pokud to někdo nechápe, já už nevím, co bych k tomu řekl.

Ještě jsme udělali jednu změnu, a to, abychom snížili byrokracii, vlastně odstraňujeme povinnost zajištění minimálního podílu biopaliv za kalendářní rok a za kalendářní čtvrtletí a zachována bude povinnost zajištění minimálního snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Pokud ano, tak pokud ten dotaz zazní opakovaně...

Pokud ne, tak se ještě přihlásím a dám doplňující odpovědi. Děkuji.

Ano, děkuji. Já bych chtěl v úvodu zareagovat na obě dvě vystoupení.

Druhá poznámka na paní poslankyni Peštovou. My se tady bavíme o tom, že zrušíme zákonnou povinnost využívání jednoho způsobu. To znamená, že se bavíme o tom, že tímto zákonem zrušíme zákonné zvýhodnění jednoho způsobu, jak dosáhnout snížení emisí.